Ale řekla, že je ne... Vy jste řekla, že je nemožné nepřipustit další protinávrhy. Tohleto bylo řečeno jediné. Já se omlouvám, kolegyně a kolegové, ale skutečně toto není jednoduchá situace a pro nás všechny. To znamená, myslím si, že korektní je, když jsem zopakovala, jak to formuloval pan poslanec Vondráček, tak už i paní předsedkyně ví, o čem budeme hlasovat.

Děkuji, vznáším tedy námitku proti řízení schůze v tomto bodě. Děkuji.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh, nebo spíše námitka nebyla přijata.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu.

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.